Nemůžete dělat... To už je skoro sabotáž, ne? . Hodně štěstí. Děkuji za slovo.

Tu vítězí ta strana, v tu chvíli vítězí ona strana, někdy dokonce zvítězí čeští, moravští a slezští výrobce nebo zpracovatel a potažmo také spotřebitel.

Já bych poprosil, abychom vzali na vědomí, že teď, v této chvíli, ten zákon potřeboval úpravu takovou, která by z něj učinila alespoň trošičku zubatou příšeru, nikoli to bezzubé, co tady bylo dosud.

Děkuji. Já děkuji a prosím s přednostním právem pana poslance Laudáta...

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Rudooranžovobabišovská koalice schválila novelu zákona, která jak tady pan Kováčik říkal, že to je obchodní válka, já si nemyslím, že vyjednávání v tržní ekonomice je válka.

Nicméně to, co chci říci tady slyším poznámky zleva. To co chci ale říci, co jste udělali. Vy jste tím, že jste zamítli ten pozměňovací návrh pod označením E, tak jste řekli jednoznačně, že fandíte jedné straně toho obchodního vztahu, tím jí dáváte jisté nevím, jestli účinné, nebo neúčinné ostří, ale v každém případě jí dáváte jisté ostří proti druhé straně, která také může mít významnou tržní sílu.

My chceme bránit všemu, co vede k socialismu.

Tady přesně ukazujete, o co vám jde. Zvýhodňovat protekcionalismus, zvýhodňovat jednu stranu tržních vztahů v jednom segmentu. A je škoda, že i na opakované výzvy panu premiérovi... Slyšeli jste to tady mnohokrát, bylo to na hospodářském výboru, který byl mimořádně začátkem července kvůli tomu. Já jsem čekal, že pan premiér konečně osvětlí, kdo byl konkrétně ten, kdo na vládě nebo v nějakém procesu projednávání vyndal tu jednu stranu tržních vztahů. To jsme se nedozvěděli. Takže takhle si představujete transparentnost? Tady v praxi ukazujete, že ani náhodou. Já děkuji. Prosím, máte slovo. Mě zaráží jedna věc. Velmi často je tady kritizováno když není tečka za větou. A v této chvíli přicházejí dva opoziční poslanci s tím, že říkají jsou tam chyby, které napravili společně s legislativou. Nerozumím tedy jedné věci. Jestliže se kritizuje tečka za větou, proč není koalice schopna podpořit opravu legislativně technických chyb. To je věc, kterou opravdu nechápu a které nerozumím. To, že se jak říkal pan kolega Kováčik o tento zákon bojuje téměř 20 let, je to politická věc, je jedna strana. Druhá věc je, jestliže někdo přijde s tím a má snahu opravit tento zákon legislativně technicky, a vy to nepodpoříte, tomu opravdu nerozumím. Vážená paní předsedající, členové vlády, paní a pánové, je to jednoduché.

A ti, kteří tady hovořili tak vznešeně o českých národních zájmech v době migrační krize, se postavili na stranu nadnárodních korporací. Tak ať tak hlasují! Děkuji. A nyní s přednostním právem pan premiér. Vážené poslankyně, vážení poslanci, já jsem se nechtěl plést do té procedury a do té debaty, protože to skutečně nepřísluší předkladateli, aby se vyjadřoval k tomu, jakým způsobem se hlasují jednotlivé pozměňující návrhy tady v Poslanecké sněmovně. To je výhradní právo Poslanecké sněmovny. Já jsem během celého hlasování jasně a zřetelně vyjádřil stanovisko ke všem pozměňovacím návrhům, které zde byly hlasovány v Poslanecké sněmovně. Ale musím říci, že mě trošičku udivuje teď ta debata, která se zde vede před závěrečným hlasováním, zejména v situaci, kdy je vládě vyčítáno, že odmítla návrhy opozice na opravu vládního návrhu zákona.